Ale naopak, pokud jsme připustili, a zjevně se to připustilo, že tady budou i spotřebitelské úvěry ve smyslu hypoték na nemovitosti, pokud budou poskytovány někým jiným než bankovním subjektem, tak to můžou být nemovitosti v hodnotě pěti, deseti, ale i mnohem více milionů.

Podle mě tam má být samozřejmě kombinace výše spotřebitelského úvěru a nějakého koeficientu.

A tam nevidím vůbec žádný důvod, proč by oni měli být zvýhodňováni.

Zdá se mi nesprávné, abychom v tomhle případě říkali: i ti, kteří si berou milion, tři, pět milionů, jsou nezodpovědní, nezodpovídají za nic a potřebujeme, aby to stát nějakým způsobem reguloval. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi.

Děkuji za slovo.

Myslím si, že tohleto opravdu není o inteligenci.

Oni zneužívají lidi, kteří jsou momentálně v nějaké tíživé, zoufalé situaci, nebo zkrátka ekonomice nerozumí a neumí si to spočítat. A často se jedná o seniory. Já jsem přesvědčen, že tyto lidi je třeba chránit. Ostatně velká část zákonů se dělá kvůli těm, kteří už tak nějak mají problém s tím jakákoliv pravidla dodržovat. Ono kdybychom byli všichni slušní a hodní, tak velkou část těch zákonů vlastně vůbec nepotřebujeme. Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji za pozornost. Já bych také zareagoval na dosud běžící diskuzi, za kterou děkuji. Ale poprosím pány kolegy prostřednictvím pana předsedajícího, aby si uvědomili, kolega Kádner, že tato záležitost tady byla projednávána někdy na začátku tohoto volebního období a také se jednalo nad poslaneckým návrhem Úsvitu, tehdy původního, právě o omezení RPSN. Ovšem organizace v terénu, jako je Člověk v tísni, finanční arbitr a další, nás přesvědčily, že to není ten hlavní problém. Že tady ten hlavní problém je skutečně v nemožnosti vrátit tu půjčku.

Tak proti tomuto teď bojuje tento zákon. A ke kolegovi Bendovi ještě prostřednictvím pana předsedajícího. On mě předběhl kolega Lank, který to řekl celkem dobře.

Takže ambice je skutečně jít proti jakýmsi organizovaným podvodům, například proti řetězci věřitelrozhodceexekutor.

Děkuji za slovo. Já jen zareaguji na předřečníka, kolegu z rozpočtového výboru a zpravodaje pana poslance Klašku. To už se tady diskutovalo.

A jistě všichni posoudíme, jak s tímto návrhem naložit, nebo si to ujasníme. Ale ta primární příčina je v sankcích, neúměrně vysokých sankcích, kde potom ty pokuty a částky, které člověk, který se do té dluhové pasti nebo těch problémů dostane, musí platit. Takže tohle prosím, kolegové, mějme na paměti, až budeme posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy a řešit prioritu tohoto problému.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, musím souhlasit s panem kolegou Lankem v tom, co tady sdělil na mikrofon.

A ono je rozdíl, jestli je úrok roční, nebo měsíční, nebo týdenní. Setsakramentský rozdíl.

Pan kolega Benda tady hovořil o pozměňovacím návrhu, který byl přijat v rozpočtovém výboru. Ano, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, byl přijat pozměňovací návrh můj pozměňovací návrh, abych se k němu přihlásil který snižoval smluvní pokutu v případě nesplácení úvěru ze 70 % jistiny na 50 %. Ale máte pravdu, že tam zůstalo těch 200 tisíc, ta maximální hranice. Víte, ono něco jiného je 70 % z 20 tisíc a něco jiného z milionu. A ona ta smluvní pokuta by také neměla být likvidační. Dlužník by pořád měl mít šanci, aby to nějakým způsobem dokázal splácet. Jinak samozřejmě, dluhy se platit mají, musí. Prosím, bez poznámek.